Prosím, máte slovo. Děkuju, pane předsedající. Samozřejmě jsem pro to, aby každá odborná věc, a toto je velmi odborná věc, se diskutovala především ve výborech, které by měly být odborné, a tam bychom si ty věci měli vyříkat. Ale jestli se rozhodneme a svěříme Vojenské policii pravomoc konat vyšetřování i o trestných činech, které nebyly spáchány na zahraničních misích v zahraničí, tak jak to bylo do přijetí sněmovního tisku 503, a rozšířili jsme to, tak to není odborné rozhodnutí. To je ryze politické rozhodnutí. V tom žádnou odbornost nehledejte. Protože pokud byste šli po odbornosti, tak přece mi nebudete tvrdit, že odborníci na vyšetřování jsou u Vojenské policie. A že tam někdy byli. Ti tam možná přešli, protože si je přeplatila Vojenská policie, a přišli tam z Policie České republiky. To, co tady kritizujete, že jedny bezpečnostní sbory vysávají druhé a přeplácejí jednotlivé lidi, to je přesně ten systém. A mám řadu kolegů, kteří přešli z Policie České republiky do Vojenské policie a stali se tam v podstatě vyšetřovateli, nebo pseudovyšetřovateli. Ale odborná diskuse by se na půdě ani výboru pro obranu, ani výboru pro bezpečnost v tomto směru nekonala, protože to je ryze politické rozhodnutí. A rozhodnutí je to v podstatě i politický handl.

Další faktickou poznámku má pan poslanec Hájek. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, já budu stručný, ano, čas.

Já vám také děkuji. Táži se tedy, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Prosím, pan předseda Stanjura. Máte slovo. To se snad shodneme, že to je chyba někoho jiného, a ne opozice. Nicméně pokud tady slyšíme poměrně silné výrazy, kdo v ozbrojených složkách kompetentní je a kdo není, já to nejsem schopen posoudit. Ale souhlasím s tím, že to, co nás čeká, je politické rozhodnutí. Že přesouváme kompetence. Já vás požádám, vážení poslanci, abyste po sobě nepokřikovali a respektovali to. V případě, že chcete vystoupit, přihlaste se do rozpravy. Prosím, pokračujte. Tak lež to určitě není, možná jsem to špatně pochopil. Netvrdím, že mám pravdu. Já jsem to pochopil tak, že dojde k přesunu kompetencí, a dokonce v rámci resortů.

To, že někteří z nás to chápou jako jedno, tak bychom to neměli chápat. Je vnější a vnitřní bezpečnost. A tady se vlastně bavíme o přesunu, nebo potenciálním přesunu nebo o tom, čeho my se obáváme, i když to není pravda, někteří nám to mohou vyvrátit, je přesun z vnitřní bezpečnosti na obranu.

Předem. Všichni známe koaliční smlouvy. Je to jedno, jestli této vlády, nebo minulé. Neříkám to úplně přesně, ale to je obsah koaliční politiky, je to normální, je to běžné.

A ty, kteří tam jsou, prosím, aby respektovali, že i nás ostatní to zajímá. My tady voláme vlastně po politické dohodě na základních parametrech. To už je ta odborná debata, na to já tedy určitě nejsem připraven a taky nejsem členem ani jednoho ze dvou zmíněných výborů. My pak jsme nuceni navrhnout zamítnutí toho zákona, což se vládní koalici nelíbí. A říkám, já tomu politicky rozumím.

Já vám také děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Schwarz. Prosím, pane poslanče.

Jestlipak víte, jak dlouho už nosí spisy na obvodní oddělení a na kriminálky, kde už dávno vyšetřuje? Že pouze se některé věci chtějí změnit, vylepšit a posílit. Ale to, že existuje dlouho dokáže mi někdo na férovku teď odpovědět? Ti, co tady vystupovali, jak existuje, jak dlouho nosí ty spisy? A bez státního zástupce jsem neudělal nic, ani ten vojenský policajt? Táži se tedy, zda se někdo další hlásí ještě do rozpravy, než případně rozpravu ukončím. První má pan poslanec Luzar, poté paní poslankyně Černochová. V tento moment mají přednost faktické poznámky. Prosím. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážený pane ministře, dámy a pánové, poslouchám tady tuto debatu a má otázka, byť neodborník v této oblasti, přesto se bezpečností docela intenzivně zabývám, je, kam bychom chtěli v tomto státě s bezpečnostními službami dojít. Tady už od předřečníků zaznělo, že se tady začnou přesouvat anebo posilovat jednotlivé aparáty. Hovořili tady o celnících, že velice brzo budou chtít taky mít vlastní expertizy, vlastní přístupy a další záležitosti. Hovoří se tu ale nyní o Vojenské policii.